Bude to mít velmi negativní vliv také na hospodářskou prosperitu a na zaměstnanost, což znamená zánik statisíců navazujících pracovních míst, a na životní úroveň našich občanů.

Jako čtvrtý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje, a já bych k tomu dodal tedy zdůvodnění. Je skutečně ostudou Fialovy vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. A je samozřejmě výsměch všem občanům, co tady předvádí nově zvolený prezident Petr Pavel, kterého přistihli občané, jak teď o víkendu nakupoval v Polsku, protože je to tam levnější.

To je neuvěřitelné, kdo je tady, kdo tady bude prezidentem České republiky. To je teda opravdu vlastenecké chování.

To je opravdu neuvěřitelná situace.

V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší.

A já znovu říkám: měli byste podat demisi.

Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, jak lže opakovaně premiér Petr Fiala a ministři Fialovy vlády, ale hlavním viníkem je vláda Petra Fialy z ODS a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde ale navíc jsou trojnásobné příjmy. Přitom za SPD jsme nabízeli řešení vládě již dávno.

Proto by měla skončit.